Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Sportovci se na platnost nových zákonů velice těšili, protože by to mohlo konečně zlepšit podmínky v českém sportu, který je dlouhodobě podfinancován.

Tento výbor by měl tuto problematiku prodiskutovat a slyšet stanovisko a názor Ministerstva financí. Děkuji za pozornost. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Myslím si, že ta úprava tehdy byla přelomová. Dala obcím pravomoc rozhodovat si o tom, jestli chtějí, nebo nechtějí. Mrzí mě, že této debaty, která i v tom předvolebním klání byla poměrně silná v tom veřejném prostoru, se neúčastní, arogantně se jí neúčastní pan ministr financí Babiš. Navrhuji tedy z tohoto důvodu, abychom tento bod přerušili do doby, než zde bude přítomen pan ministr financí. Já o něm nechám hlasovat bez rozpravy. Já vás nejdříve odhlásím a požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Pokračujeme rozpravou.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážené dámy a pánové, já vůbec nechápu tento návrh hnutí ANO, protože vůbec nevím, odkud se tady berou ty počty. Studie Národního ústavu duševního zdraví z roku 2014 jasně vyčísluje náklady spojené s hazardem až na 16 mld. Kč. Rozdíl je dán zejména tím, co všechno se do nákladů započítává. Pak jsou tady další tvrdá data, a to, že výnosy pro veřejné rozpočty a pro rozpočty krajů a obcí ze zmíněných hazardních her se pohybují v řádu 6 až 7 mld. Kč.

A teď tady slyšíme návrh hnutí ANO, že prý díky pětiprocentní daňové sazbě, nějaké změně, se dostanou do pokladny další 2 mld.

Dále bych dodal, že podle dostupných studií v České republice je přibližně 100 tis. patologických hráčů. Jedná se především o rodinné příslušníky, zaměstnavatele nebo věřitele patologických hráčů.

A tato vláda se chová tak otřesně, že chce vydělávat na neštěstí jiných? To znamená, místo toho, aby patologickou závislost, nemoc, se v podstatě snažila léčit, tak ještě na té patologické závislosti, na nemoci ostatních lidí a na lidském neštěstí vydělává a ještě se z toho snaží vyrejžovat peníze. To je skutečně otřesný případ.

Bohužel, jako u alkoholismu platí, že v případě závislých osob neexistuje nějaké moderované drogování.

Ten vám řekne, zdali váš návrh zákona řeší hazard, nebo ho řeší absolutní abstinence. Takže znovu říkám, přestaňte tady předvádět nějaké nesmysly. Je to lež, ten váš návrh zákona. Neřeší to vůbec žádný hazard, nadále jenom parazitujete na lidském neštěstí. K tomu bych rád připomněl, že již tady ve Sněmovně leží téměř rok naopak náš návrh zákona, kterého jsem spoluautorem a který zavádí úplný zákaz výherních hracích automatů a jejich internetových obdob. A vaše vládní koalice se chová tak neuvěřitelně nedemokraticky, že odmítá i téměř po roce tento návrh zákona dát k projednání na plénu Poslanecké sněmovny. Vy ho prostě odmítáte dát sem, aby to lidé neslyšeli, abyste se nemohli vlastně tady v hlasování demokraticky vyjádřit, zdali skutečně jste proti hazardu, nebo ne. No, to by byla ještě lepší varianta.

Stát na to prostě dále doplácí. Samozřejmě to, zda budou lidé prohrávat po menších částkách nebo nějak jinak, to vůbec neznamená, že prohrávat nebudou a že nebude možné během pár hodin prohrát celou výplatu nebo sociální dávky.

No tak to je snad argument už úplně k smíchu. Tak proč je tedy zakázána dětská pornografie? Takže to také tedy necháme jen tak, že si s tím poradí trh, nebo že vzniknou nějaké černé stránky, nebo já nevím kde co. To přece takhle není. Ostatně, my už jsme návrh ohledně lichvy předložili. Vaše vláda, přestože to má v programovém prohlášení, tak za rok a půl nepředložila vůbec nic, ani jeden návrh ohledně lichvy, ani jeden vládní návrh ohledně exekutorů. Já samozřejmě vidím, přiznám se, že vidím určitou snahu některých navrhovatelů, že jakoby chtěli řešit hazard, ale skutečně si nejsem jistý, když tady vidím ty odborné studie a vidím, že to prostě nehraje finančně, ani to nehraje na základě toho, co tady říkají skuteční odborníci, tak si nejsem jistý, zdali se jedná skutečně o tuto snahu, resp. začínám si být jistý, že se jedná o snahu vyhovět hazardní lobby ve smyslu, abychom naoko vyhověli společenské poptávce, ale zároveň hazard nadále legitimizujeme, protože ho ve skutečnosti podporujeme.